Byl problematický.

A to také svědčí o tom, že tady nebyla historie církve ideální, nejlepší, a až přišli ti zlí komunisté, tak všechno zrušili a přerušili nějakou krásnou etapu vývoje církevního majetku.

Ale snažíme se o to vrátit to kyvadlo do rozumného vlivu státu na majetek v této zemi, vlivu státu na ovlivňování fungování majetku a rovnost majetku.

Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Jan Volný bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo.

Naopak. Já nemám problém s církevní restitucí. Já nemám problém s odlukou státu a církve.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Nyní se vrátíme k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedá mi to, abych ještě také nezareagoval na tu předcházející debatu. Vážení kolegové odleva až tady na střed , prosím, dohodněte se.

Proboha, to přece snad nikdo nemůže brát vážně tohle? Taková kauza jako církevní restituce, to je samozřejmě tisíce, možná desetitisíce proměnných, které je potřeba zpracovat. A bagatelizovat to tím způsobem, jak tady probíhá ta debata, to je opravdu nedůstojné. A teď tedy moje hlavní vystoupení. Z úst jednoho poslance tady zaznělo, že majetek je pokušení, které nemá nic společného s evangelickým poselstvím.

Osobně jsem jako primátor mnohokrát jednal a spolupracoval s představiteli církví v našem kraji. A pokud mohu něco s jistotou říci, tak to, že pro lidi, kteří jako věřící v církvích pracují, je osobní finanční motivace na posledním místě, nebo vůbec neexistuje. To, co ale tito lidé chtějí, je to, aby měli právní jistotu, aby se dodržovaly uzavřené dohody, chtějí řádně spravovat svůj majetek a chtějí provozovat zařízení, která mají s evangelickým poselstvím přímou souvislost. A jakékoli útoky včetně tohoto permanentního znejisťování, které tady dnes předvádíme, přímo ohrožují chod těchto institucí a zařízení, jejichž prospěšnost v systému vzdělávání a sociální péče lze velmi těžko zpochybňovat.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola v Bohosudově;

A určitě také nesmím zapomenout na charitativní činnost.

A abych se nedržel pouze katolické církve, tak samozřejmě musím vyzvednout také Diakonii České církve evangelické, která je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. A jsou to právě tyto organizace, které pomáhají denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, organizují humanitární pomoc v České republice i rozvojovou spolupráci v zahraničí a organizují také v těchto činnostech tisíce profesionálních pracovníků i dobrovolníků. Já se skutečně v tuto chvíli omlouvám všem, na které jsem v tuto chvíli zapomněl a které jsem nejmenoval, ale omlouvám se také těm všem, kteří své práci a víře zasvětili život, za argumenty, které dnes musí poslouchat z úst těch, kteří je okradli.